Novelou zákona chce pětikoalice Českou televizi zcela ovládnout, Radu České televize a Radu Českého rozhlasu, a ohlídat si tak volbu nového ředitele ČT. To je důvod, proč budu hlasovat proti návrhu. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád ještě vyjádřil k navrhované novele zákona o České televizi a Českém rozhlase. Myslím, že je na čase, aby se Česká televize změnila od základů ať už její financování, tvorba zpravodajství, způsob vedení, vše je potřeba změnit. Nicméně žádná z tak potřebných úprav v této vládní novele není. Z toho, co tato novela naopak obsahuje, mi je nevolno. Jedná se o naprosto zásadní změnu způsobu volby kontrolních rad České televize i Českého rozhlasu, kdy vládní koalice prosazuje úpravu, dle níž by v budoucnu volil třetinu členů těchto rad Senát, což doposud připadalo pouze Poslanecké sněmovně. Jen by chtěl důrazně připomenout, že Rada České televize má dohlížet na konání České televize, a je tedy potřeba, aby v ní byly osobnosti reprezentující co nejširší část veřejnosti. Optimálně by pak Rada měla být politicky neutrální. V přímém rozporu s tímto požadavkem je však navrhovaná novela jen dalším krokem k úplnému politickému ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládnoucí koalicí, neboť zatímco Poslanecká sněmovna rozložením politických sil v podstatě reprezentuje poměrným způsobem vůli občanů, Senát v tomto nemá žádnou legitimitu. Jednotliví senátoři jsou voleni přibližně 10 % voličů a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti.

S ohledem na rozložení sil v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize nelze vyloučit, že se na první pokus nepodaří nikoho zvolit, jak vyplývá z nedávného vyjádření předsedy Rady Nováka, který řekl, že České televizi hrozí pat.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Poprosím pana poslance, aby se ujal slova. Prosím. Děkuju za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, kteří jste v současné době přítomni, já jsem chtěl vystoupit hned po dnešním příspěvku pana ministra, který dnes zahájil naši další debatu o této novele, protože my tu debatu zde ve Sněmovně vedeme již poměrně dlouho. Vládní koalice se tento zákon snaží prosadit již od minulého roku a právě i díky naší snaze a kvůli tomu, co nám mimo jiné na té novele vadí, se zde potkáváme i dnes v relativně pokročilém čase přijímání té novely.

Představte si, že bychom ten zákon neobstruovali, kdybychom vás neupozorňovali na tyto naše připomínky, a ten zákon by třeba již platil.

Takže naše připomínky, které jsme měli právě k termínu účinnosti tohoto zákona, byly naprosto relevantní a týkaly se právě možného ovlivnění volby generálního ředitele.